Co se týká vlastní novely zákona, tak k tomu fakticky nemáme žádné zásadní připomínky.

Takže k tomuto nic dalšího zásadního, asi by to byla velmi rychlá diskuse, možná bychom měli několik technických připomínek, nebýt tedy toho pozměňovacího návrhu, u kterého se krátce zastavit musím.

My vám vyčítáme zmatek, který kolem toho je, a ten přece musíme vidět. Jsme v situaci, kdy máme pozdní odpoledne, mají se předkládat pozměňovací návrhy a je v nich takový zmatek, že nevíme, co tam vlastně ještě vloží vaši koaliční partneři. Já jim to vůbec nevyčítám, protože hájí zájmy různých profesních skupin. Určitě máte zaplavené mailové schránky všemi možnými názory a nesmírně komplikovaně se nám všem v tom orientuje, tím spíše, že tedy i my máme předložit v nějaké rychlosti nějaké pozměňovací návrhy tak, aby ty pozměňovací návrhy dávaly hlavu a patu. Ale znovu říkám, chápu ten časový tlak, méně už to, že se nedokážete v rámci pětikoalice domluvit na tom, aby to bylo aspoň z vaší strany jednotné. Jak potom to máme dávat dohromady my, když nemáme pochopitelně všechny relevantní informace? Nejedná se o malou částku, jedná se o 85 plus 15 miliard, to je 100 miliard korun, a musíme si uvědomit to, že i těch 100 miliard korun je dnes na vodě. Nevíme, jestli se o to dá opřít, nebo ne, a stejně tak musíme vnímat to, že je tam do značné míry nejistota všech těch, kterých se to bude týkat, a ti pochopitelně se k tomu chtějí vyjádřit neměli nejmenší možnost se k tomu vyjádřit.

Podle našeho názoru i názoru celé řady odborníků zde může být nesoulad s tím, co tvrdí Evropská unie nebo Evropská komise, a s tím, jak to připravujeme my.

Druhá věc. Třetí věc: není mi jasné, proč mohou být zahrnuty firmy nebo dokonce mají tedy být zahrnuty firmy které mají alespoň 25 % obratu z takzvané rozhodné činnosti.

Proč se to neposune výše? Pokud mám ale informace, tak snad zde začíná být určitá dohoda, že by se to skutečně zvedlo.

My víme, že se nějaký nástroj musí najít, a chápeme i to, že státní kasa potřebuje peníze pro to, abychom zaplatili zastropování a veškerou ostatní podporu.

Co se týká finančních institucí, proč šest? Otázka je, proč nejdeme rovnou přes těch šest bank, které jsou, a nevyužijeme toho, co konečně i oni nabízeli, a to je to, že by vložili peníze například do Národního rozvojového fondu.

Svoje připomínky jsem řekl a určitě věřím, že odpoledne bude čas ještě na to, o tom diskutovat. Já vám děkuji, pane místopředsedo, a nyní přistoupíme k řádně přihlášeným do rozpravy.

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, milé kolegyně, kolegové, já zde nehodlám hovořit nějak dlouho, nechci tady hovořit o tom, proč jste nezastropovali ceny energií u výrobců v době, kdy jsme vás k tomu vyzývali, čímž byste do značné míry vyřešili současnou situaci, a nemusíte teď volit to možná asi nejhorší řešení. Mám spíše pár zcela konkrétních dotazů na pana ministra, protože je tu několik věcí, nad kterými se nepozastavujeme jen my jako opozice, ale i odborníci a ekonomové. Ten první dotaz je velmi jednoduchý, ale vlastně naprosto zásadní: Proč se vláda nevydala cestou implementace nařízení Evropské unie? Já tomu opravdu nerozumím. Máme předsednictví, Evropa se pod vaším vedením na něčem shodla, vy jste to vydávali za úspěch, ale pak se stejně pouštíme do vlastního experimentu, který dělá z tohoto nařízení doslova trhací kalendář. Jeden takový experiment už máme za sebou. Určitě si pamatujete vaši vlajkovou loď, energetický tarif, který končí tak rychle, jak začal. Na dnešním projednávání nemáte shodu ani v koalici.